Důsledkem špatného plánování pak je, že na investice v obraně stále vydáváme méně než 20 % obranného rozpočtu, což je podle standardů Severoatlantickou aliancí doporučený minimální podíl. Mimochodem, víte, kdy jsme vydávali naposledy takovéto procento, 20 % na investice? Bylo to v roce 2011.

V zásadě jsme si posledních šest let jen povídali o tom, co pořídíme a jak krásné to bude, zatímco všechny projekty se zpožďovaly.

A jak jsme se dozvěděli z následného vývoje, tak skutečně realita byla zcela jiná a v řadě projektů nyní začínáme znovu z bodu nula. Může o tom vyprávět nejenom paní tehdejší ministryně Šlechtová, ale může vám o tom vyprávět i pan ministr Metnar. Opět říkám, nepouštím se do dojmologie, já tady pouze říkám fakta. Není ani jedno uzavřeno smluvně. Sice možná bude, ten čas se pořád posouvá, mluvil o tom pan ministr, ale není uzavřeno ani jedno.

Dodnes ovšem není podepsána smlouva.

To zní dneska jako vážně špatný vtip.

Zopakuji, že pan ministr říkal, že v tuto chvíli sedí 40 lidí, 40 odborníků a zkoumá tyto nabídky.

A tady se obracím na paní ministryni Schillerovou, aby ji ani nenapadlo krátit výdaje na obranu v dalších letech.

Další typický příběh, modernizace dělostřelectva.

Opět, podle posledních informací, by měla být smlouva podepsána příští rok v květnu.

Mohla bych vyjmenovat další desítky projektů, které se neustále posouvají, takže dochází k jejich kumulaci v několika málo budoucích letech.

Kdo vám bude dělat ty projekty? No to nebudou dělat jenom vojáci. Může být obrovský problém zvláště pro ty největší projekty posledních 30 let.

Ukazuje se, že vážně se tímto projektem začalo zabývat Ministerstvo obrany až v nedávné době.

Nelze nemít dostatek prostředků.